Dámy a pánové, zpátky do reality dnešních dnů. Pětikoalice si usmyslela, že to opozici mediálně spočítá, a vzala si jako rukojmí veřejnoprávní média a hlavně jejich uživatele, tedy jejich občany, kteří za to musí ještě platit a nedejbože, někdy se na to musí i dívat. Pokud se dostane na hlasování, já osobně to ustojím. Ale rozhodně budu z první řady pozorovat a kontrolovat, jak půjde koalici naplňování vlastních pravidel a jak si se svým novým nastavením volby do mediálních rad vůbec poradí. Přeji si, aby nám bylo víc do smíchu než do pláče, ale hlavně abychom... tedy abyste, vážení pětioperátoři, tady svolávali mimořádné schůze, které pomůžou našim občanům a naší republice, ne odloženým politikům a zájmovým skupinám. A hlavně abychom to zvládli po volbách opravit. Také děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana ministra. Pan ministr stahuje. Takže já nyní načtu omluvy, než přistoupíme k dalšímu řečníkovi.

Pane poslanče, prosím. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Zaznělo tady mnoho věcí o České televizi. Některé dobré, některé horší. Můj názor na kvalitu České televize je takový, že když se dívám na zpravodajství, tak vím, že tuto variantu mohu vyloučit, protože je to určitě jinak. Dovolte mi říct také několik vět k tomuto návrhu pětikoaliční vlády na změnu způsobu volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu. Vzhledem k tomu, že z obou těchto médií se postupem doby staly vyloženě vládní propagandistické kanály, jak už tady bylo řečeno, respektive kanály propagující především ideologii liberální demokracie, progresivismu a unijního evropanství, tak otázka volby členů těchto rad začíná být z hlediska plurality a demokratičnosti našeho režimu až životně důležitá.

Zapojení Senátu do voleb mediálních rad pak prý údajně posiluje odolnost veřejnoprávních médií vůči vnějším politickým tlakům.

Vždyť tato média už dávno nejsou ani objektivní, ani nezávislá, a už vůbec ne apolitická. Klasický případ například mírové demonstrace, které probíhají v Evropě. Marně bych hledal. A jde také o způsob onoho informování, a to nejenom v oblasti domácího, ale i zahraničního zpravodajství, kde je politický charakter režimu daných zemí, o kterých se informuje, to, zda se jedná o takzvané euroatlantické spojence, anebo ty ostatní, nadřazen fakticitě i objektivitě, a to nikoliv pouze, co se týče politických událostí, ale i dalších jevů.

Jak by tuto nezávislost mohlo posílit to, že významnou část jejích členů bude volit v současné době politicky jednobarevný Senát, který sice má prakticky trvale téměř nulovou důvěru veřejnosti a kde vítězné senátní kandidáty v jejich volebních obvodech nevolí ani desetina oprávněných voličů? Takže o jaké odolnosti proti politizaci pan ministr mluvil? Možná o odolnosti vůči objektivitě a vůči vyváženosti veřejnoprávního vysílání. To je velmi pravděpodobné a to je asi to, co vidíme dneska v České televizi na vlastní oči. Počet členů Rady České televize se má podle vládního návrhu navýšit ze současných 15 na 18, čili o další tři placená místa. Jsou to místa, která jsou opět placena z peněz občanů, daňových poplatníků, a zejména v současné době bezprecedentního růstu veřejného zadlužení a škrtání na bezbranných důchodcích rozšiřovat jakýmkoliv způsobem státní správu opravdu nepovažujeme za vhodný způsob už jenom s ohledem na úctu k občanům, kteří se sami musí hodně ohánět, aby na konci měsíce zůstali v černých číslech a nedostali se do minusu a do dluhů. Situace vypadá, že bude ještě náročnější, že bude ještě hůř. Toto vládní rozhodnutí tedy nemůžeme rozhodně považovat za odpovědné, když navíc probíhá v době sociální a ekonomické krize, v době enormního a raketového zdražování, kdy značná část občanů podle aktuálních průzkumů již v podstatě nevyjde se svými měsíčními příjmy a dávno čerpá ze svých rezerv, pakliže už je nemá dávno vyčerpané.

Takže bych se rád zeptal pana ministra... ... škoda kolik že to bude stát, tato změna v počtu v radách a odkud, případně komu na to vezmou , když ve všech případech, kdy jde o pomoc lidem se zvládnutím dopadů zdražování, růstu energií a podobně, tak se dovídáme z vlády, že v rozpočtu nejsou peníze, viz právě probíhající skandální snaha o obrání důchodců retroaktivním snížení valorizace, zákonné valorizace penzí. Takže co mám říct stovkám občanů, kteří mi denně píší a ptají se, proč vaše vláda za viníky bilionového státního dluhu označuje důchodce a chce přednostně brát peníze jim a na jiné položky nesáhne, protože jsou pro vás svaté? Už to tady bylo řečeno několikrát: předražené zbrojní zakázky, posílání českých zbraní na Ukrajinu, miliardové dary a dotace do zahraničí či soukromým subjektům. Tak tedy podle vašeho návrhu 6 z budoucích 18 členů Rady České televize má napříště volit Senát. Plnou třetinu, ačkoliv volební účast v senátních volbách, hlavně v jejich druhém kole, je i oproti sněmovním volbám sotva šestinová. Právě v těchto volbách se plně vypovídajícím způsobem ukazuje, jaké je rozložení názorů a preferencí ve společnosti. Je proto logické, že mediální veřejnoprávní rady volí právě a jedině Poslanecká sněmovna. Nemá smysl Senátu udělovat další neoprávněná privilegia a navíc hledat pro Senát další umělé kompetence, aby jeho zastánci mohli obhajovat existenci Senátu jako takovou i do budoucna. Rada Českého rozhlasu bude mít sice i nadále 9 členů, ale 3 z nich budou opět vybírat senátoři, aby bylo i rozhlasové vysílání pod nezávislou politickou kontrolou pětikoalice, těch jediných správných liberálních demokratů. Je zde i další totálně nedemokratická a možná i protiústavní záležitost. Vláda navrhuje, aby kandidáty do obou rad, televizní i rozhlasové, směly do budoucna navrhovat už jen organizace, instituce a spolky, které existují minimálně deset let. Má to prý podle důvodové zprávy vyřadit účelově zakládané spolky. To považujete za účelově založený spolek třeba organizaci, která bez koruny a veřejných dotací pomáhá sociálně slabým, seniorům, tělesně postiženým a podobně a existuje řekněme sedm, osm, devět let?